Děkuji. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

A musím říct, že ten celostní pohled je velmi úspěšný. Na druhou stranu je potřeba říct, že zařazení čínské medicíny do tohoto zákona, o kterém se bavíme, je skutečně nesystémové.

S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Holík. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážená paní senátorko, vážení kolegové, já mám takový zdvořilý dotaz.

S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Válek.

Prosím, pane poslanče.

To bohužel současná legislativa jaksi neumožňuje.

To prostě nejde.

Máte slovo, pane ministře.

Víme, že ovšem není pouze tradiční čínská medicína.

Je pravdou, že dnes tyto služby obecně jsou v šedé zóně, v zásadě nevíme, kdo tyto služby poskytuje, za jakých podmínek. Není žádná podmínka například vedení aspoň nějaké základní dokumentace, co tomu konkrétnímu klientovi, pacientovi je poskytováno za služby. Nechci tady poukazovat na teď velmi medializovaný případ té pofidérní společnosti Aktip.

Ten zákon už je připravován. I na základě tohoto návrhu budeme mít první verzi do konce června připravenou k nějaké prvotní diskusi a doufám, že se nám ho podaří do konce roku dostat do Sněmovny. Takže v tomto směru nechávám na uvážení, samozřejmě, každého, zda podpoří tento senátní návrh, ale myslím si, že skutečně lepší variantou je tyto alternativní metody, komplementární metody mít specifikovány ve zvláštním zákonu než je směšovat s těmi řekněme evidence base metodami, které pak podléhají zákonu o zdravotních službách, což je skutečně jiný systém. Do rozpravy je přihlášen pan senátor Plaček. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, několik doplnění ke kolegovi tady kvůli tomu léčitelství.

To tam opravdu nepatří.

Pan poslanec Kasal. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já jenom pár poznámek na předchozí řečníky. Já bych byl velmi rád, aby se používala adekvátní data.